Já vám děkuji a poprosím nyní, pan místopředseda Okamura je přihlášen s přednostním právem.

Připraví se pan poslanec Ondráček se stanoviskem klubu KSČM.

Vážené dámy a pánové, jak jsme už vícekrát deklarovali, hnutí SPD nepodpoří opakované prodlužování nouzového stavu, omezování svobod, likvidaci ekonomiky a hlavně poškozování zdraví občanů a zdravotnictví. Opakovaně už od loňského jara vládě konstruktivně navrhujeme, aby provedla novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby bylo možné zajistit ochranu rizikových skupin a systému zdravotnictví bez vyhlašování nouzového stavu. A jediný plán, který vidíme, je nekonečný nouzový stav.

Budu konkrétní. Stoupá nezaměstnanost.

Šílená vládní opatření stojí veřejnou kasu šílené peníze a zvětšil se už tak obří dluh České republiky. A promiňte, poukazy na to, že jiné země v Evropě mají dluhů nad hlavu, zatímco my jsme v bažině jen po krk, a proto se můžeme ještě více zadlužovat, jsou opravdu na hranici idiocie. Téměř všechny země planety jsou obrovsky zadlužené.

Řešením, jak z krize ven, nejsou stále větší dluhy nebo korupční a nesystémové dotace. Pokud nebude fungovat ekonomika, tak nebudou peníze ani na zdravotnictví, ani na sociální služby. A to je potřeba zdůraznit a je potřeba si to uvědomit, protože až ta ekonomika fungovat nebude, tak už bude pozdě. Řešením je návrat k běžnému životu a uvolnění podmínek pro práci a život pro většinu populace, která není virem ohrožena odborníci mluví, že je to až 83 % českých občanů při základních opatřeních. Při základních opatřeních. A co dělá vláda? Pravý opak. Souhlasím s odborníky, kteří říkají, že do karantény patří nemocní, ne zdraví. A ten současný má podle něj stávající následky proto, že se lidé dožívají vyššího věku než dříve, a jsou tak k onemocnění náchylnější.

To jediné, co lze dělat, je, jak jsem řekl, zajistit ochranu a péči o ohrožené skupiny občanů a poskytnout jim k tomu vše, co je třeba.

Takže uzavírky škol a omezování pohybu dětí a mladých lidí je přímo kontraproduktivní, protože brání vybudování té nejsilnější přirozené buněčné imunity, kterou už žádná vakcína nenahradí.

Schéma je komplikované a pro běžné důchodce bez znalosti internetu těžko pochopitelné. Za hnutí SPD znovu zdůrazňuji, že trváme na dobrovolnosti očkování a odmítáme diskriminaci lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat.

Ty však ve všech krajích a státních zdravotnických zařízeních nejsou. Klíčovou roli by měli podle názoru SPD hrát zejména praktičtí lékaři v tom systému, v tom systému, kteří znají své pacienty, mají podmínky pro očkování, a nikoliv vládou vytváření nějakých alternativních, paralelních registračních způsobů, když údaje o svých pojištěncích mají například i zdravotní pojišťovny. Vláda musí také podle našeho názoru, podle názoru hnutí SPD, volit jednoduché a rychlé metody podpory živnostníků, podnikatelů a zaměstnanců postižených opatřeními vlády. Co se týká živnostníků a podnikatelů, tak právě taková podpora by podpořila v konečném důsledku i jejich zaměstnance.

Tento model je aplikován ve vyspělých západních zemích.

My chceme, aby byla podporována pracovní místa, aby nestoupala nezaměstnanost. A všeobecně platí ekonomická premisa, že udržení stávajících pracovních míst přijde stát levněji než výplata podpory v nezaměstnanosti nebo vytváření nových pracovních míst.